32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 514/ prvé čtení I zde se vypořádáme hlasováním s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Fiedler.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 42, proti 90. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme nyní k hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh.

Děkuji. Jelikož již nevidím žádné přihlášky, budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Bendy přikázat tento tisk ústavněprávnímu výboru.

Proti?

Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Další návrh, který zde padl, byl návrh pana poslance Birkeho přikázat tento tisk hospodářskému výboru.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru, a končím prvé čtení tohoto tisku. Nyní se ještě musíme vypořádat jedním hlasováním s tímto návrhem, a to je návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny.

Proti? Hlasování končím.